Navrhuje se proto částečné omezení dopadů inflační doložky s tím, že výše nesplacené částky se bude každoročně zvyšovat o pevně stanovenou procentuální výši odpovídající průměrné inflaci za deset let předcházejících roků nabytí účinnosti tohoto zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, to tedy znamená roky 2002 až 2011, a tam jsme vypočetly právě tu částku 2,26 %. Tím dojde k podstatnému snížení výdajů ze státního rozpočtu za zachování zhodnocování zbytku nesplacené částky, která církvím a náboženským společnostem po právu náleží. Já myslím, že by si to měl pan ministr financí spočítat, kolik ušetří, když opravdu říká, že musí hledat každou korunu.

A mně to tady připadá, že by to bylo nefér, zvláště jestliže my budeme škrtat důchodcům, a tuto částku bychom ponechali o výši inflace, která víme, že je opravdu v nebývalé výši, a měli bychom skutečně narovnat toto prostředí a říci, že se budeme chovat hospodárně a transparentně a napravíme tuto nespravedlnost, která se nyní v těchto dvou zákonech, je to zákon o důchodovém pojištění a zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, objevuje.

A jsem strašně zvědavá na férovost pana ministra, protože měl tu možnost s nimi vstoupit v nějaké jednání, hovořit, a myslím si, že oni sami by měli přijít s tímto návrhem, jakým způsobem nyní pomohou. A já doufám, že všichni pochopíte, že to není nic proti církvím.

Děkuji a s přednostním právem se hlásí pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pane vicepremiére, kolegyně, kolegové, já si dovolím požádat o dvě hlasování procedurální.

Deset minut.

To je princip předběžné opatrnosti.

Znovu opakuji, tato dvě hlasování, o která jsem požádal, se týkají nikoliv této schůze, ale až těch dvou mimořádných. Pokud to nepodpoříme, a Sněmovna je suverén, nemusíme pro to hlasovat, tak upozorňuji ale, že ty dvě schůze se nemohou konat, přestože je předsedkyně Sněmovny takto svolala. Děkuji. První budeme teď hlasovat.

Pan poslanec chce dát protinávrh?

To, co navrhujete, je podle mě v rozporu s jednacím řádem.